Děkuji, pane ministře.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Vy jste v podstatě odpověděl až nad rámec, protože ta první část usnesení se týká těch opatření, která budou po ukončení nouzového stavu ve vztahu zákona na ochranu zdraví, tak to je ta první část.

Mrzí mě, že tady nejsou jiní poslanci, kteří ty informace někdy nemají, anebo se tady dožadují, a teď tady zrovna shodou okolností nejsou. Takže ty informace, co se týká nákupů jako takových, byť to není předmětem toho, o čem právě diskutujeme, tak na Ústředním krizovém štábu padla informace, že kolegové ze Spolkové republiky Německo tu cestu, jak jejich zákon o zadávání veřejných zakázek a jak upřednostnit tuzemské výrobce, prostě mají.

Zatím děkuji a čekám na tu diskusi, která bude.

Děkuji za slovo. Tam je termín do desátého, ne jedenáctého. Proč zdůrazňuji to datum?

Očekával bych, že pokud se Poslanecká sněmovna usnese na tom, že jí vláda dodá nějaké informace, tak ty informace nám budou zaslány, čímž si samozřejmě ušetříme i výrazně více času.

Ale mě by tedy zajímalo, pane ministře, proč jsme tedy ty informace nedostali. Protože občas se nám tady stává, že ty termíny, ať už se to týká třeba interpelací, sice chápu, že je to samozřejmě v tuto chvíli velmi náročné, ale pokud bychom byli aspoň informováni, že třeba potřebujete více času na získání informací, nebo jakákoli komunikace ze strany ať už Ministerstva zdravotnictví.

Děkuji. Nemám přihlášeného nikoho dalšího do rozpravy. Pan poslanec... Dobře, registruji vaši přihlášku do rozpravy. Takže prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy.

Dobrá.

Pokud jde o pana poslance Brázdila, to je možná trošku nedorozumění, protože to, co jsme dnes prezentovali, to byl výsledek té populační studie, který ale neměl za cíl říct, kolik lidí trpí tou nemocí, ale kolik lidí vlastně má protilátky, to znamená, ji prodělalo.

A proto si myslíme, že by měly být povinné právě minimálně, řekněme, do toho června, tak abychom vyhodnotili, jestli ta rozvolnění nebudou mít nějaké zásadní dopady.

Takže proto vlastně v červnu.